V tomto ohledu jsou Evropský investiční fond a Evropská investiční banka na českém trhu velmi aktivní a její záruku za úvěry již získaly Českomoravská záruční banka, Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB i Equa bank. V porovnání celkového objemu finančních prostředků poskytnutých malým a středním firmám v České republice se Česká republika umístila na šesté příčce, což je zároveň nejlepší umístění mezi novými členskými zeměmi Evropské unie. Pokud jde o financování infrastrukturních projektů, patří zájem v České republice naopak k nejnižším v Evropské unii. Jediným známým projektem infrastruktury, který je financovaný v České republice z EFSI, je projekt Modernizace přenosové soustavy ČEPS.

První se týká dohody mezi Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a Evropským investičním fondem v rámci národního programu Záruka pro malé a střední podnikatele.

Podpora formou investic rizikového kapitálu bude směřovat k zejména českým startupům. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o doplňující otázku. Děkuji za odpověď, pane ministře. Využila bych doplňující otázku na to se zeptat, zda je vše v pořádku, pokud jde o výzvu na rozšíření vysokorychlostního internetu. Děkuji za odpověď. Děkuji.

Už jsem tady o tom hovořil cca před 14 dny na plénu Poslanecké sněmovny, nicméně abych paní poslankyni informoval vaším prostřednictvím o aktuálním stavu.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Michal Kučera a bude interpelovat ministra dopravy ve věci situace na dálnici D8. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.

Slovo má ministr dopravy Daň Ťok. Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych zareagoval na všechny tři otázky.

Může se do něj samozřejmě přihlásit kdokoliv, ale konkrétně jsme oslovili velkou čtverku auditorů.

Co se týče monitoringu vody a těch dotčených obcí, tam mám informaci, že veškeré připomínky obcí byly vyřešeny.

Proto nebyly práce dokončeny v předpokládaném termínu. My máme dlouhodobou statistiku, že přestože se tam jezdí v jednom pruhu dálnice, tak v podstatě z tohoto důvodu tam nenastala doposud žádná kongesce a žádné omezení a provoz je v této oblasti plynulý, proto i já dneska nechci na nikoho tlačit. Celou záležitostí se minimálně jednou týdně zabývá Rada monitoringu, která je složena z odborníků a v okamžiku, kdy mě tato Rada monitoringu řekne, že je silnice nebo dálnice bez problému a že za to dávají ruku do ohně, tak to druhý den spustím.